Děkuji.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Tak Sněmovna je špatné označení. Celá sjednocená levice si to nepřeje. Od komunistů přes socialisty po hnutí ANO. Ti se té debaty bojí. Zbytek Sněmovny debatovat chtěl. Děkuji za slovo, pane předsedající. Každý z poslanců má právo se zúčastnit jednání jakéhokoliv výboru a pochopitelně tam může, pokud mu to výbor umožní, vystoupit a hovořit. Na druhé straně bylo tady řečeno, že každý předseda výboru může navrhnout na svém výboru to, že si ten tisk vezmou dobrovolně na svůj výbor.

To bylo opravdu jenom divadlo. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážené dámy, pánové, já navážu na svého předřečníka. Teď tady vystoupím jako předseda hospodářského výboru. Já jsem bytostně přesvědčen, že se hospodářství České republiky tento zákon velmi týká. Koneckonců jsme o tom tady všichni mluvili několikrát. Jako předseda hospodářského výboru navrhnu na tomto výboru, aby se tento výbor, přestože tady nebyl schválen, tomuto zákonu věnoval. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

O tom rozhodneme v hlasování číslo 213, které zahájím, a ptám se, kdo je o prodloužení lhůty o dvacet dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které byly k hlasování. A já mohu poděkovat zástupci navrhovatelů a zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechci zpochybňovat hlasování. Pro stenozáznam. U toho prodloužení lhůty, ano.

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem číslo 11. Jedná se o přerušený bod.

Připomínám, že jsme stále v otevřené obecné rozpravě, do které je nyní přihlášen ministr vnitra Jan Hamáček, který je zároveň předkladatelem návrhu, ale je řádně přihlášen do rozpravy.